Ve většině případů, kdy to tak je, je to řešené tak, že o tom pak ještě rozhoduje nějakým způsobem, a to kvalifikovanou většinou, ta komora.

Anebo také, že ten čin byl tak nemorální, že zbaví.

Děkuji. A to byl poslední přihlášený řečník do obecné rozpravy.

Paní profesorka Válková. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedající. Já jsem měla potřebu, milé kolegyně, milí kolegové, vyjádřit tedy svoje stanovisko k tomu významnému návrhu ústavní povahy právě proto, že si myslím, že řada z nás ten jeden důvod vnímá jako racionální a dobře pochopitelný. Mám na mysli samozřejmě ten důvod, kdy je někdo odsouzený k nepodmíněnému trestu odnětí svobody za spáchání úmyslného trestného činu.

Nicméně...

Takže ten druhý důvod by byl pro nás akceptovatelný, ten prvý důvod nikoliv. Tak, děkuji. A nemám již nikoho dalšího přihlášeného, takže končím obecnou rozpravu.

Děkuji, pane místopředsedo. Vážené kolegyně a kolegové, já jsem velice pozorně poslouchal argumenty, které tady zazněly, a chci říci, že rovněž tak zaznívaly už v tom minulém volebním období, kdy nakonec jsme dospěli ke konsenzu, že přeci jenom tento zákon pustíme do druhého čtení a stane se podkladem pro širší diskusi nad řešením problémů, které skutečně jsou palčivé a nelze je přehlížet.

Co se týká ztráty mandátu z hlediska pravomocného odsouzení, tady bych chtěl odkázat na skutečnost, že zákon o obcích i zákon o krajích tento problém znají. Dokážou se s ním vypořádat, a není tedy nejmenšího důvodu, abychom toto pominuli a také jej zahrnuli i tedy do právního pořádku, který by se vztahoval na výkon mandátu poslance, případně senátora.

Dovolím si za skupinu předkladatelů říci, že si myslím, že tento návrh zákona stojí za diskusi, a znovu vás chci požádat o propuštění alespoň do druhého čtení, tak abychom o těchto problémech mohli diskutovat na půdě jak ústavněprávního výboru, ale zejména stálé komise pro Ústavu. Děkuji za závěrečné slovo. Já přečtu ještě omluvu.

Teď bychom přistoupili k hlasování o předložených návrzích. Je to návrh pana poslance Bendy na zamítnutí. Znovu se prosím přihlaste hlasovacími kartami.

Myslím, že se nám to začíná ustalovat. Pan poslanec Benda navrhl návrh na zamítnutí. Já zahajuji hlasování.

Návrh byl přijat. Návrh byl tedy zamítnut.